Opakuji tedy, že požádám vždy zpravodaje, aby sdělil stanovisko zemědělského výboru, a samozřejmě o totéž požádám pana ministra, aby sdělil své stanovisko k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

A nyní tedy už, pane zpravodaji, máte slovo. Vážení zástupci a zástupkyně vlády, paní kolegyně, páni kolegové, podle schválené procedury bychom měli nyní hlasovat prvním hlasováním o návrzích legislativně technických úprav.

Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. A můžeme pokračovat.

Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Zemědělský výbor doporučuje. Pan ministr?

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Omlouvám se.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Nyní další návrh. Teď je návrh číslo pět.

Výbor zde nepřijal stanovisko.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Zemědělský výbor doporučuje kladné stanovisko. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji.

Děkuji vám. Další návrh.